Dámy a pánové, v úterý se na grémiu hovořilo o tom, že se zařadí Pařížská dohoda. Byla tam dohoda všech, shoda na tom, že to proběhne. Média říkají, že se dělá nějaká konference, kde mluví premiér Sobotka, kde mluví zástupci vlády. Proč tady nejsou? To samé potřetí se zařazoval bod letecká záchranná služba. Jedno z nejdůležitějších. Kde je vláda? Kde je vláda? Kde jsou ministři? Děkuji. Pan předseda klubu sociální demokracie s přednostním právem Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane kolego Černochu prostřednictvím předsedajícího, to snad nemyslíte vážně, co jste teď řekl? Přesně. První část vašeho vystoupení byla dohoda, že se v tuto chvíli bude projednávat Pařížská úmluva. Je tady pan ministr Brabec, který ji předkládá. A byla dohoda na tom, že se povede rozprava. Oproti té dohodě tady část poslanců zařadila před hodinou tento bod Informace vlády o letecké záchranné službě. A vy mně teď vyčítáte, že tady ta vláda není připravena tu informaci podat!? Protože paní kolegyně Černochová nemá přednostní právo... Omlouvám se. Já tedy nejdřív načtu omluvu pana předsedy Stanjury, který mi ji doručil, když jsem sem přišel. V tom případě paní kolegyně Černochová zastupující předsedu klubu ODS má přednostní právo. Mně přijde absurdní, že toto může vypustit z úst předseda politické strany vládní politické strany která má premiéra. Přeci povinností ministrů a premiéra je tady sedět, pracovat pro občany České republiky.

Co si to dovolujete, prostřednictvím pana místopředsedy, pane Sklenáku!